Předesílám, že je to plán návratu k normálu, není to rozvolnění, protože rozvolnění je slovo, které je zaneseno už tolika negativními konotacemi, že se rozvolní a pak se snad znova zase ta opatření zpřísní.

Co to je?

Úloha vládních poslanců je jiná než úloha opozičních poslanců.

Pan ministr mi řekl: Bude to stačit. A najednou to nestačí.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jako člen KSČM jsem povinován ctít rozhodnutí svého politického orgánu a to činím. Nevyčítejte mi to, činím to, protože politický orgán v politické straně je velice důležitá věc. Déjà vu situace, kdy tady z pravé strany jsme slyšeli stejná slova o tom, jak nefunguje koncepce, jak nefunguje antivirus, jak špatně fungují dotační programy, jak všichni trpí, jak podnikatelé nemají to jsme tady všechno slyšeli. A důsledkem bylo, že skončil nouzový stav. A co se stalo?

A to je to pokrytectví, které tady předvádíte lidem.

To jste byli vy a zodpovězte si to před svými vlastními voliči. To byste si měli uvědomit a uvědomit si to i občané, kteří nás sledují, protože to, co tady zažíváme, tady zažíváme pokaždé a už ta jedna možnost tady byla.

A za 14 dní, pevně věřím, že už budeme vědět všichni o tom a budeme přesvědčeni o tom, jak ta situace vypadá a že pandemie už bude na ústupu. Ale opravdu hovořme tak, jak ty věci byly.

Děkuji. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já v podstatě plynule navážu na svého předřečníka Leo Luzara, protože samozřejmě předseda klubu ODS, předseda poslaneckého klubu ODS nám chtěl vnutit, že jsme jakási vládní záloha. Já to samozřejmě musím okamžitě odmítnout a použiji ten argument, který řekl Leo Luzar, že v podstatě vaši hejtmani přišli za vládou, když jim byla svěřena odpovědnost, a chovali se jako vládní hejtmani a žádali o nouzový stav. To znamená část vašich politických stran tam, kde máte hejtmany, žádala vládu o nouzový stav a de facto prosila, aby ten nouzový stav byl znovu. Co se stalo? To, co následovalo, je velmi zajímavé. Stalo se to, že vláda sama o sobě vyhlásila nouzový stav, i když předtím ho Poslanecká sněmovna neschválila, a někteří senátoři podali k Ústavnímu soudu stížnost.